Požádám sněmovnu znovu o klid!

Děkuji panu poslanci Martinů.

Vážený pane místopředsedo, já bych jenom chtěl reagovat na to, co říkal můj kolega, přítel, profesor František Vácha.

Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji. Já mám jenom jednu faktickou poznámku, a tu mám ke zpravodaji, který na začátku přečetl, prostřednictvím předsedajícího, když na začátku bylo čteno, že to nebude mít vliv na veřejné rozpočty, tak tady prosím, bude mít vliv, ale na začátku bylo přečteno, že nebude, takže bude mít vliv na veřejné rozpočty. Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jenom na kolegu Martinů, který mě vyprovokoval k tomuto vystoupení.

Já jsem přesvědčen, že toto je zcela mimořádná situace.

Nyní faktická poznámka pana poslance Josefa Kotta. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Oceňuji, co tady řekl pan poslanec Martinů prostřednictvím pana předsedajícího, že je to problém celé Evropy.

Děkuji za pozornost.